Povětrnostní podmínky byly v Čechách poznamenány červnovými povodněmi, které postihly zejména pěstitele zeleniny a produkci ryb, ale jinak byl průběh počasí pro zemědělství relativně příznivý.

Z údajů o struktuře vyplácených podpor, uvedených ve zprávě, je zřejmé, že zemědělská politika České republiky po vstupu do Evropské unie je orientována více na podporu příjmů zemědělských podniků než na podpory směřující k potřebné restrukturalizaci a zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství. Podpory se stále významněji podílejí na podnikatelském důchodu sektoru zemědělství.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2013 vzali na vědomí. Děkuji vám.

Pro jistotu nechám změnu ve jménu zpravodaje schválit, abychom se nedostali do potíží s jednacím řádem.

Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Jindřicha Šnejdrly, zpravodajské zprávě poslance Vlastimila Gabrhela a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2013, sněmovní tisk 274, vzít na vědomí. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledku projednání této zprávy na schůzi zemědělského výboru.

Jinou přihlášku zatím nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V živočišné výrobě, kterou se minulé vlády rozhodly podporovat a abych byl objektivní, musím říci, že jsem rád, že se v tom pokračuje , se otočil třeba negativní vývoj množství prasat a podobně, zastavil se tento propad, zvýšily se dotace, zvýšily se výnosy, zvýšily se zisky zemědělců, jak to tady říkal pan ministr, prostě řada objektivních ukazatelů ukazuje, že zemědělství, které podle mě trpí tím předotovaným systémem, který svazuje zemědělce k tomu, aby dělali to, co opravdu považují za nedůležité a nemuseli se věnovat některým hloupostem, ale je to řada evropských předpisů, které nás svazují. Myslím si, že zpráva ukazuje spoustu pozitivních věcí.